Pokud nikdo pan ministr ještě v rozpravě, nebo závěrečné slovo? Tak dobře. Mohu rozpravu ukončit. Máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Pokusím se vyslyšet výzvy některých poslanců, abych byl ve svém závěrečném slově krátký, ale nejprve mi dovolte, abych se vyjádřil k některým věcem, které zde byly zmíněny.

Rozhodně to tak není a určitě tyto informace již v médiích proběhly, tedy občané vědí, že bude potřeba vyměnit televizi, případně si koupit nový settop box. To není nová informace, to je informace, která již tady je a která se samozřejmě bude v mediálním prostoru také šířit. Pokud jde o mediální kampaně, tak rozhodně nebudou operátoři dostávat finanční prostředky na mediální kampaň. Jediné finanční prostředky, které mohou jít do mediální kampaně, jsou prostředky, které by mohlo využít Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu osvěty právě přechodu na DVBT2 a na to, co to pro občany znamená. My už jsme s tou kampaní začali, podívejte se na naše internetové stránky.

Toto není ten případ. My nebudeme vynakládat žádné prostředky na kompenzace, aniž bychom to měli schváleno Evropskou komisí. Pokud se týká dalších aspektů tohoto zákona, nechci se příliš vracet do minulosti.

Tedy pravdou je to, že skutečně tato novela nemá přímý vliv na cenu mobilních dat, ale samozřejmě tím, že se zvýší konkurenční prostředí, to může ve svém důsledku a my věříme, že povede k těm levnějším cenám vést.

Chtěl bych upozornit, a ono je to také někde v podkladových materiálech uvedeno, že podobnou cestou nebo stejnou cestou se vydávají okolní státy, jako je Spolková republika Německo nebo kupříkladu Rakousko. Takže v tomto ohledu chceme, aby Česká republika byla kompatibilní.

Ale znovu tady chci potvrdit, že operátoři nebudou dostávat žádné finanční prostředky na mediální osvětu. Dovolím si v tomto závěrečném slově vás znovu požádat o podporu tohoto zákona a dovoluji si znovu požádat o schválení zkrácení lhůt pro projednávání mezi prvním a druhým čtením ve výborech. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nemá zájem.

Není tomu tak.

Děkuji vám.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme tedy projednat ještě návrh na zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů, který byl předložen v rozpravě, a to v hlasování číslo 44, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 1 našeho programu schůze.